Druhá věc. Souhlasím s vámi, my to říkáme také, já to říkám dlouhodobě, že problém ceny bytů je zejména na straně nabídky, je to na straně stavebního zákona, délky povolovacích procesů, dokonce i stavebních norem, které prodražují výstavbu bydlení. Byl jsem tady jeden z těch, který dlouhodobě od začátku, co jsem tady, chtěl snížit náklady na pořízení bydlení pro lidi, aby se zrušila daň z nabytí nemovitosti.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ale to jen tak pro informaci.

Všechny tři úvěrové ukazatele lze zákonem stanovovat pouze na Slovensku.

Pokud by bylo LTV stanoveno na hodnotách, které vyhlásila ČNB svým doporučením, mělo by to bance poskytnout dostatečné záruky pro případnou náhradu škody v případě, že by dlužník nebyl schopen splácet úvěr na nemovitost.

Úvěrové ukazatele založené na příjmu žadatelů nemusí být objektivním měřítkem. Není vhodné brát aktuální příjem jako bernou minci pro mnoho dalších let trvání hypotečního úvěru. Banky by mohly mít problém určit splnění těchto úvěrových ukazatelů, například u zaměstnanců pracujících na dobu určitou, živnostníků využívajících výdajové paušály nebo osob s příjmy, které banka nemusí akceptovat, například stipendia apod. České banky v mnoha případech prokazují schopnost dostatečně odhadnout bonitu klienta na základě vlastních testů.

Takže já nevím;

Vzhledem k aktuální situaci s bydlením v České republice navrhujeme zmírnit požadavek na věkové kritérium pro více osob.

Dále bych chtěl říci, že bychom chtěli, aby byl vypuštěn bod číslo 16.